Co mně však vadí na projednání této věci, je obrovská míra agresivity, která kolem toho vznikala a vzniká. Je až neuvěřitelné myslím si, že někteří z vás toto také říkali že vám najednou do mailu začne chodit: Jak jste si vůbec dovolili nehlasovat pro zařazení na program? Jak to, že jste pro tu normu nehlasovali? A už vůbec nemůžu slyšet věci o tom, že tady někdo z někoho dělá občany druhé kategorie. To sem prostě nepatří a stejně tak sem nepatří a toto zmíním vystoupení, kterého jsme tu byli svědky, vaším prostřednictvím, od pana kolegy Exnera o nálepkování východzápad. To vystoupení bylo prostě čistě východní, ale myslím si, že se přes to můžeme velmi snadno přenést.

Shodu vidím v tom, že bychom měli společně napravit právní předpisy tak, aby jeden z tohoto páru, pokud postihne druhého neštěstí, nestál před problémem, že vybudovali spolu majetek, že se nemůže dozvědět informace o jeho zdravotním stavu a další potíže, které by s tím mohly být spojeny. To si myslím, že je náš jednoznačný úkol, a předpokládám, že na tom tady dozajista nalezneme shodu. Ale to, jak jsem začínal a říkal jsem o tom měnění názorů, změnit názor neznamená na druhou stranu dělat kotrmelce anebo se stavět na hlavu.

Myslím si, že západní společnost žije také na nějakých tradičních kořenech, které bychom neměli opomíjet, a prostě manželství je muž a žena.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo. Během diskuse tady zazněla řada silných příběhů, které ukázaly, co to prakticky znamená a jakým způsobem může narovnání práv zvýšit kvalitu života občanů této země, protože samozřejmě lidé, kteří mají homosexuální orientaci, jsou plnoprávnými občany této země. Zaznamenal jsem tady ale také řadu argumentů s odkazem na tradici. Naše vlastní historie nám ale zároveň ukazuje, jakým způsobem se tradice během času proměňují.

Nemáme trest smrti například, který dříve byl také považován za tradiční a normální věc. Ač nejsem právník, myslím si, že je vhodné se v tomto smyslu odvolat i na jeden ze základních principů z Listiny základních práv a svobod, jednoho z našich základních ústavních předpisů.